Protože to nefunguje, protože nám čísla neklesají.

Proč to nefunguje?

Protože se změnila.

Jaký bude rozdíl?

To přece nemůžete myslet vážně!

Nevyřešíme!

Budeme pokračovat. Jako další je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Ondráček se stanoviskem klubu KSČM. Prosím, pane poslanče. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi před vás předstoupit se stanoviskem klubu KSČM k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu. Stále platí, že důvody pro posouzení žádosti jsou v podstatě stejné: zdravotní, právní, ekonomické, sociální a ty politické.

KSČM mými ústy předložila hnutí ANO jako nejsilnější parlamentní straně pět požadavků na jednání o prodloužení nouzového stavu.

Po jednání s panem premiérem a ministrem zdravotnictví jsme museli ustoupit od úplného otevření maloobchodu a služeb a zákazu nočního vycházení. Už z jednání, která následovala, a pak zde i při projednání ve Sněmovně bylo zřejmé, že nás vláda chce nějakým způsobem obejít.

Čtyři celé jedna procenta!